IV. Pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru. A za V. Pověřuje předsedkyni výboru, aby předložila toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Já vám děkuji.

Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 236, přihlášeno 99, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Stanovisko výboru: doporučující. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 238, přihlášeno 99, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat A5, odstranění, zastropování měsíčního daňového bonusu. Výbor doporučuje. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 239, přihlášeno je 99 poslanců, pro 99 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh byl přijat.

Výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat.

Výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 242, přihlášeno je 99, pro 43, proti 3.

Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 243, přihlášeno 99, pro 20, proti 27. Návrh nebyl přijat.

Výbor nepřijal žádné stanovisko. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování 245, přihlášeno 99, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Výbor nedoporučuje. Stanovisko navrhovatele? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?